Ptám se, jestli zástupce navrhovatelů, paní kolegyně, má zájem o vystoupení před pokračováním rozpravy. Paní kolegyně nemá. Pan zpravodaj? Nemá.

Pan kolega Bendl se hlásí do rozpravy a bude pokračovat ve svém vystoupení.

Ještě chvilku počkám. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych pokračoval v tom, co jsem nakousl ve středu dopoledne, i když se mezitím ještě stalo to, že se mi podařilo interpelovat tentokrát přítomného ministra dopravy Ťoka právě v této záležitosti. Moc mě mrzí, že tady dneska zase není. Nebyl tady při začátku projednávání ve třetím čtení této záležitosti, není tady ani teď.

Já si tedy myslím, že pokud se to týká zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o pozemních komunikacích, pak se to zkrátka ministra dopravy týká. Spíše si myslím, že utíká z argumentace, která mu vlastně vyvrací i to, co říká samo jeho ministerstvo, Ministerstvo dopravy, které dokonce po úřední stránce říká totéž, co Ministerstvo pro místní rozvoj, a to dokladují tato dvě ministerstva: Ministerstvo pro místní rozvoj i Ministerstvo dopravy.

A ti, co bojují proti tomuto pozměňovacímu návrhu, v zásadě chtějí, aby ten stav, který v České republice je, zůstal stejný.

Dneska máme systémy dva, kdy uvnitř obce, a podotýkám, že toto je opravdu reálná obec v České republice, a jiný systém povolování a nejenom reklamních zařízení, to pak ještě řeknu, co všechno se v rámci tohoto režimu povoluje, platí pro to, co je uvnitř toho modrého a jiný uvnitř obce, co není uvnitř toho modrého. To, co je uvnitř modrého, povolují stavební úřady a to, co je mimo, to jsou ty světlehnědé části, to povolují správní a dopravní úřady. Podotýkám, že to, co povolují stavební úřady, často se říká, že tím pozměňovákem chci dopravní policii z tohoto rozhodování nějak vytěsnit, při správním řízení stavební úřad zpravidla v naprosté většině oslovuje Policii České republiky, žádá ji o stanovisko, takže Policie České republiky a dopravně správní úřad není z tohoto rozhodování vyňat. Můj pozměňovák vlastně říká: tyhle ostrůvky zmizí, protože jsou dneska posuzovány podle toho, jestli je tam minimálně pět budov stejných vlastníků, pět nemovitostí stejných vlastníků s číslem popisným vzdálených od sebe 75 metrů a tak dál, a tak dál. Výklad je opravdu strašně komplikovaný.

To znamená často se stává, že projíždíte obcí, je nějakých x objektů před obcí, pak je teprve cedule, tam snižujete rychlost z 90, 70 na 50, projedete obcí, zase je cedule a zase za obcí jsou třeba nějaké objekty.

Ve druhé žádosti se dotazujete, zda pokud stojíte uprostřed Moravského náměstí, Náměstí Svobody v Brně, nebo Karlova náměstí v Praze, nacházíte se dle zákona o pozemních komunikacích v zastavěném nebo nezastavěném území obce. Zákon o pozemních komunikacích definuje pouze souvisle zastavěné území, které není totožné s definicí zastavěného území podle stavebního zákona. Přeskočím paragrafy, ať vás nezdržuji, což má za důsledek, že se na konstrukci souvisle zastavěného území objevují různé právní názory, které jsou ve vzájemném rozporu, tvrdí Ministerstvo dopravy.